Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější.

Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Třešňák. Máte slovo. Já se budu snažit být maximálně stručný, protože o navýšení příspěvku na péči a původní senátní novele se zde vedla poměrně konstruktivní debata již během prvního čtení, kdy padlo nejen z mé strany mnoho důvodů, proč je vhodné navýšit i příspěvek právě ve III. stupni závislosti pro domácí péči.

Zároveň si zde dovolím i poznamenat, a uváděl jsem to paní ministryni i během jednání výboru, tedy že není úplně vhodné takové částky uvádět jako pevné částky přímo ve znění zákona, což blokuje pravidelnou valorizaci, a tak bych očekával nějaký komplexní vládní návrh, který toto bude řešit. Já vám děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě v návaznosti na mého předřečníka kolegu Petra Třešňáka, který předkládá pozměňovací návrh na navýšení na 11 000 korun ve třetím stupni závislosti, budu se v podrobné rozpravě hlásit ještě k jednomu návrhu. A sice abychom přece jen nevytvořili tak velkou propast mezi těmi službami pobytovými a tím, jakou částku mohou čerpat lidé při péči doma nebo při péči ambulantní. S ohledem na to, že samozřejmě jde jednak o částky velké a také že v současné fázi přípravy rozpočtu už by nebylo nic takového možné zohlednit, tak můj pozměňovací návrh bude mít návrh účinnosti až od roku 2020. Ale přece jen výhled pro pobytové služby by měl být.

Počítali jsme to, co se týče počtu osob, počtu osob v různých stupních postižení, podle čísel poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Takže tolik stručně k těmto pozměňovacím návrhům. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny.

Jestli jsem pozorně na té diskusi, kde se opravdu aktivně účastnila i odborná veřejnost, na výboru pro sociální politiku poslouchal, tak musím říci, že jsme se jak členové, tak odborná veřejnost na mnoha věcech za prvé shodli. Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory. A za třetí, je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se ji dozvíme dneska na jednání pléna Poslanecké sněmovny. To, na čem jsme se dá se říci stoprocentně všichni shodli, je, že jestli si někdo v současné situaci opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umějí nejméně bránit, především zdravotně postižení, a proto je nutné, aby těmto lidem bylo prostřednictvím státního rozpočtu pomoženo a aby se jim přidalo. Proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. To zaprvé. Zadruhé, v té diskusi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme. A tady mám na mysli hlavně to, že jak už tady bylo řečeno některými mými předřečníky, skutečně ta neostrá hranice mezi třetím stupněm a čtvrtým stupněm je tak těžce uchopitelná, že některým a já se mezi ně řadím připadá, že pokud se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni postižení, že to není úplně dobrý nápad, protože to lehce znevýhodňuje ty, díky té neostré hranici, kteří se nacházejí v jiných stupních.

A teď samozřejmě pouze Poslanecká sněmovna rozhodne, ke které variantě se přikloní.